Někteří k tomu přistupují trošku jinak. Ale nevadí. Ptám se, kdo připravoval materiál, který chrání naše advokáty. Pozor, Česká republika chrání. Zahraniční advokáti zapsaní do České advokátní komory podle § 5a odst. 1 zákona o advokacii jsou oprávněni poskytovat právní služby v oblasti práva státu, v němž získali oprávnění k poskytování právních služeb v oblasti práva mezinárodního.

Někdo myslel, budeme si chránit bezpečnostní služby. Trh poskytování bezpečnostních služeb. Tady budeme moci rozhodovat, kdo bezpečnostní služby u nás bude poskytovat, kdo ne.

Jinými slovy si chráníme ve vzdělávacím sektoru zaměstnání našich profesorů. Ale prostě ano, chráníme si naše zasloužilé vědátory, aby mohli zasedat i nadále v dozorčích správních radách těchto orgánů.

A myslím si, že to je škoda, protože komplex toho zdravotnictví asi vyžaduje možná ochranu, když ostatní státy to vnímají v kontextu této dohody. Naopak Česká republika si vyhradila právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování soukromě financovaných sociálních služeb. To oceňuji.

Čili je to docela velký problém. Opět k dopravě. Zase ta výjimka, Česká republika, Slovensko, Bulharsko mezi dotčenými zeměmi.

Pod jakým tlakem? Co naopak pro zajímavost doplním, a je to férové v silniční dopravě doplnit, že tady máme opatření v České republice: opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, které vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb a specifikují podmínky provozu včetně tranzitních povolení nebo preferenčních silničních daní pro dopravní služby na a přes území České republiky a mezi Českou republikou a dotčenými smluvními stranami. Jinými slovy chráníme si silnice třetího typu a možných uplatnění výběrů a dalších záležitostí.

Je to docela zajímavé čtení, upozorňuji.

Proč si to tam dali? Mně to nic neříká.

Nevím proč.

Zajímavé je Německo. Němci si vyhradili, Německo si vyhrazuje právo omezit počet poskytovatelů služeb umísťování zaměstnanců. Hlavní kritéria situace a vývoj na trhu práce.

Německo si vyhradilo i jednu věc v investicích. Německo si vyhrazuje právo zachovat státní vlastnictví soukromě financovaných nemocnic provozovaných německými silami. Německo si vyhrazuje právo znárodnit znárodnit další klíčové soukromě financované nemocnice. Německo si vyhrazuje právo znárodnit další klíčové soukromě financované nemocnice. A jsem zvědav po platnosti CETA, jak to budeme dělat, když budeme chtít krachující nemocnici znárodnit, vyvlastnit, získat. My jsme se na to nepřipravili.

Hřbitov mohou provozovat pouze právnické osoby usazené podle veřejného práva.

Je to mezinárodní smlouva. Přesto si to tam dali. Možné to je. Nevím.